Takže v zásadě tahle věc se dnes řeší poměrně kladně. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan místopředseda Filip. Děkuji, pane místopředsedo. Aspoň jsem se něco dozvěděl. Děkuji panu ministrovi zahraničí. To znamená, že jednáme.

Rád bych opravdu znal další jednání v této věci. Děkuji, pane místopředsedo.

Máte slovo. Ke kolegovi Ondráčkovi prostřednictvím pana předsedajícího.

A kolegovi Holíkovi řeknu jednu věc. Já jsem držel dva dny barikádu na Majdanu. A dneska je úplně jedno, jestli se to jmenovalo Majdan nebo Nemajdan.

Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní a pánové, začalo se používat výrazivo, bych řekl, silnějšího kalibru, až urážejícího vzájemně.